Podle studie víme, že české firmy se mohou zapojit až z 65 %. Český hrubý domácí produkt by mohl se zvýšit až o 234 miliard korun a příjmy do veřejných rozpočtů až o 96 miliard.

Na straně státu, respektive MPO, však žádnou aktivitu v tomto směru nevidím. ČEZ ani vláda směrem k potenciálním dodavatelům nedala žádný požadavek na procentní zapojení českých firem. Já jsem se zúčastnila semináře hospodářského výboru, kde byly zastoupeny české firmy v rámci českého průmyslu, které se shodly na tom, že potenciální dodavatelé s nimi téměř nekomunikují, pokud ano, tak pouze velmi formálně nebo je spíše taková marketingová komunikace.

Nyní vystoupí pan poslanec Radek Vondráček a připraví se pan poslanec Josef Kott.

Paní místopředsedkyně, děkuji za slovo.

Je to základní nástroj, jak můžou opoziční poslanci oslovit a vyžadovat odpověď od členů vlády, to znamená, nelze tady aplikovat to usnesení, že se musí přerušit jednání Sněmovny, ale myslím si, že to je opravdu raritní a že to snad opravdu může být součást interpelace, kterou teď přednáším na pana premiéra. Pane předsedo vlády, už konečně zajistěte, aby tady chodili ministři na interpelace, a prosím, v rámci této interpelace mi odpovězte, co pro to uděláte, co jste pro to udělal a jak zařídíte, aby sem chodili ministři na věc, která je upravena v Ústavě České republiky a v jednacím řádu Poslanecké sněmovny.

Děkuji. Já i vyřídím ten apel dál. Děkuji za slovo, paní místopředsedkyně. Vážený pane premiére, vaše vláda má v programovém prohlášení podporu digitalizace v České republice jako takové a pan náměstek ministra zemědělství mluví o tom, že je to jedna z významných priorit pro nadcházející období i nového pana ministra. Jde o digitalizaci, chytré zemědělství, precizní zemědělství, Zemědělství 4.0 a v návaznosti poté na směrnici o udržitelnosti.

Domnívám se, že tato záležitost přesahuje kompetence Ministerstva zemědělství, a protože je to provázáno na Ministerstvo financí a Ministerstvo průmyslu a obchodu, proto se s touto otázkou obracím na vás, pane premiére. První otázka zní: Vy jste, pane premiére, připraven koordinovat čerpání zdrojů z Evropské unie pro výše uvedená ministerstva?

Děkuji za vaše odpovědi. Děkuji vám za dodržení času, a než přijde další vystupující, načtu omluvy.

Děkuji vám za slovo. V programovém prohlášení i jinde neustále hovoříte o tom, že budete dělat prorodinnou politiku, ale opak je pravdou. Ve vašem konsolidačním balíčku chcete rodinám s nejmenšími děti odebrat daňovou slevu na náklady na pobyt dítěte ve školce, tedy takzvané školkovné, a omezit slevu na manželku či manžela pečující o děti v domácnosti.

Pane premiére, rok a půl jste nebyli schopni předložit návrh na zvýšení rodičovského příspěvku a včera jste jej představili, ale pouze ve velmi nízké částce, naprosto neodpovídající růstu míry inflace od jeho posledního zvýšení na počátku roku 2020, a navíc jen pro nově narozené děti od roku 2024. Jaký je váš osobní postoj k tomuto tématu? A co lidé se zdravotním postižením?

Prosím. Děkuji za slovo, paní místopředsedkyně. Vážený pane nepřítomný premiére, vy jste se ve svém programovém prohlášení zavázali, že budete chránit životní prostředí, přírodní zdroje, krajinu, přírodu, biodiverzitu a klima a budou to klíčové priority vlády, která je bude prosazovat v úzké spolupráci mezi ministerstvy životního prostředí, zemědělství, průmyslu a obchodu, dopravy a místního rozvoje a po konzultaci se sociálními partnery. Státní podnik Lesy České republiky pokácel stromy z dob Marie Terezie bez povolení a proti vůli vědců i místních.

A pane premiére, připraví vaše vláda opatření, která zamezí ničení lesů?